Pak jsou tu věci, které by mohly situaci preventivně řešit do budoucna, abychom se nepotýkali s takovými problémy v budoucnosti, a to je novela, která bude ještě během léta předložena do Poslanecké sněmovny.

Pokud dojde Ministerstvo zdravotnictví k závěru, že plánovaný objem dodávek na trh neodpovídá predikované potřebě léčivého přípravku, zařadí ho do systému rezervních zásob, to znamená, každý distributor vytvoří zásobu odpovídající měsíčním dodávkám do lékáren, popřípadě do zahraničí. Myslím, že toto je novela, která je v podstatě nejvíc propacientským opatřením za poslední roky. Ano, je to zásah do systému, který zatím fungoval tak nějak samovolně, bez velkých zásahů státu. Tady dochází k určité regulaci, ale je to regulace, která je podle mě namístě, protože vychází z praxe, vychází z negativních zkušeností, co se děje v okamžiku krize, a celkem rozumně nastavuje nějaká pravidla, která zvýší odolnost českého lékového trhu proti rozsáhlým výpadkům.

Zlepšila se situace v oblasti tablet, dodávky jsou stabilizované, tam by se situace měla zlepšovat výrazně rychle.

Navštívil jsem farmaceutické firmy v České republice, bavil jsem se s nimi o možnosti navýšení jejich produkce, ale to není to klíčové řešení, protože ten problém není v České republice a u našich výrobců léků, ale i tak ta debata byla zajímavá, protože jde například o to, jakým způsobem budeme do budoucna v Evropě pracovat s účinnými látkami, kdo je bude vyrábět, kdo k nám je bude dodávat, na kom budeme závislí. Setkal jsem se také na jednání s reprezentanty farmaceutické akademické obce, fakult, s reprezentanty farmaceutických firem.

Krátkodobé kroky jsme udělali a musíme věřit, že se situace nejenom v České republice, ale hlavně na celkovém evropském trhu a globálně stabilizuje tak, aby všichni naši pacienti měli včas všechny léky, které v danou chvíli potřebují. Děkuji a mám dvě zde dvě faktické poznámky. První se přihlásil pan poslanec Mašek, pak se hlásí pan poslanec Fifka. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, ministři, kolegyně, kolegové, krátké zopakování.

Problematika redistribuce léků, tou se zabýval už Adam Vojtěch. Tam se učinily příslušné kroky a možná právě situace po covidu v celém světě, sečteno s redistribucí léků, která tady u nás probíhala, nás dostala do horší pozice, než jsme byli, oproti celé Evropě, takže jezdili jsme si léky nakupovat mimo. Takže ta reakce tam opravdu od vaší vlády byla, ale jako obvykle přišla pozdě a nedostatečně, když bych připomínal třeba reakci na energie, kdy se zastropovalo pozdě a zbytečně vysoko, tak něco podobného bylo s léky.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Fifka. Prosím. Dámy a pánové, já bych rád jenom doplnil jednu drobnost.

Ale abychom se dívali do budoucna, daleko důležitější je, abychom se v nejbližších dnech začali seriózně bavit o novele zákona, kterou připravujeme. Jedna z věcí, kterou mimo jiné ukázala tahle neblahá zkušenost, je ta, že Česká republika neměla dostatečné páky, aby mohla jednat z pozice autority s výrobci. Prostě pokud výrobce oznámil, že nemá, v tu chvíli nezbylo nic jiného než vyjednávat, hledat nějaké alternativní zdroje, a to byla jedna z příčin té situace. Celosvětově a celoevropsky je situace na trhu s léky velmi komplikovaná. Narušily se tradiční dodavatelské řetězce. Jsme závislí na asijských zemích, zejména Číně, v dodávkách účinných látek.

Děkuji.

Paní předsedající, pane premiére, já si dovolím zareagovat jenom krátce. Já jsem se ještě předtím hlásil do obecné rozpravy, protože si myslím, že to téma je důležité a je velké. Za mě, já bych tady chtěl reagovat na pana premiéra ve smyslu jeho věty: Kdybychom nic nedělali, dovedete si představit, jak by to mohlo vypadat?